Říkám to proto, že mohu mít konkrétní individuální výhrady, ale na druhou stranu chceme, aby vláda řešila věci rychle, odpovědně a ve prospěch občanů České republiky.

Já jsem přesvědčen, že odpovědný přístup Poslanecké sněmovny ke státnímu rozpočtu, k její kontrole je namístě a že bychom měli tento návrh ve stavu nouze projednat a schválit. Děkuji vám.

Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi také pár slov ke státnímu rozpočtu. Je jasné a logické, že v situaci, ve které se nacházíme, musí doznat státní rozpočet změn, a to změn, které znamenají navýšení deficitu, tzn. prohloubení zadlužení České republiky. Dovolím si ale krátký pohled do minulosti. Několik let tady upozorňujeme, že špatně hospodaříme s prostředky, které má stát k dispozici a které měl k dispozici v době ekonomického růstu.

Kritizujeme stále zcela chybnou koncepci armády, která vyžaduje drahé nákupy techniky pro zahraniční intervence. Naprosto šílené jsou do budoucna závazky, které tato vláda dala klimatickému idiotismu Evropské unie. Podle mého názoru už nic nebude tak, jak bylo a musíme přehodnotit strategii České republiky jak politickou, tak i ekonomickou. Součástí této strategie musí být obnova kapacit našeho státu, které jsou pro zvládání krizí nezbytné. Jde o kapacitu bezpečnostní, zdravotní, potravinovou a energetickou. Pokud na toto téma dále nepovedeme seriózní diskusi s konkrétními výstupy, bude to zločin na budoucnosti našeho státu. Věřím, že o těchto zásadních tématech jako klíčovému poučení ze současné situace mluvit budeme, a to včetně přehodnocení budoucnosti České republiky ve vztahu k současné podobě evropské integrace, neboť Evropská unie se v této podobě zcela zdiskreditovala. Řekli jsme, že budeme konstruktivní. Víme, že vláda musí mít prostor krizi řešit, takže pomůžeme vytvořit podporou této úpravy prostor pro zvládnutí krize včetně jejích ekonomických dopadů. Jenom chci ještě říct, vážená paní ministryně, že je potřeba dál pracovat na koncepci pro rozvoj ekonomiky v České republice.

A já si moc přeji, vážená paní ministryně, abyste tady nestála v září a nezvyšovala znovu deficit o další miliardy.

Prosím, máte slovo.

Vlastně už první dva měsíce pokladního plnění ukázaly, že se rozpočet nevyvíjí dobře a že i bez koronaviru by novela byla potřeba. Já se s paní ministryní nebudu hádat a přít o příjmy, ona předpokládá pětiprocentní propad ekonomiky, což je podle mě optimistické číslo, ale asi nemá smysl se o něj hádat, bude záležet na tom, do jaké míry ta krize bude dlouhá a jak ta restriktivní opatření potrvají. Co se týče výdajové strany rozpočtu, tak mám dvě výhrady.

Nicméně pan kolega předseda Stanjura navrhl usnesení, které rozpočtový výbor všemi hlasy podpořil a kde ukládáme paní ministryni, aby přišla s programem, který by znamenal přímou podporu osobám samostatně výdělečně činným.

My si myslíme, že ministr financí, odpovědný ministr financí, by ve chvíli, kdy by čelil takto složité situaci, takovéto krizi, tak by vedle logicky vyšších výdajů a vedle logicky předpokládaného snížení příjmů přišel i s úsporami v nějaké relevantní výši.

Já rozumím tomu, že se nevyhneme vyššímu zadlužení, o tom asi není sporu.

To se vždycky dělo u zemí, které už nebyly schopny dluh financovat ze soukromých zdrojů. Čili to je stanovisko za náš klub. A pokud bude přijato, tak jsme ochotni se bavit o podpoře rozpočtu. Děkuji pěkně.